Následuje vystoupení pana vicepremiéra Jurečky.

Takže to je samozřejmě jasné.

Já jsem tady pouze přečetl to, co bylo v programovém prohlášení vlády, té předchozí, a všechno to, co tam bylo, tak se splnilo. Pane místopředsedo, já vám jenom přečtu to jedno číslo v rámci té zodpovědnosti.

Za vlády ODS. A kdo má Ministerstvo financí?

Děkuji, pane místopředsedo.

Takže kolegové, znovu. Vy jste v koalici, my jsme v opozici. Já rozumím, že byste chtěli kombinaci vládnout a nemít odpovědnost. Děkuji. Děkuji za dodržení času. Jenom se omezím na konstatování, že jsem ve faktické poznámce reagoval na slova paní předsedkyně Schillerové, která zazněla pár minut předtím, a držel jsem se striktně toho, co ona říkala ve svém vystoupení. Myslím si, že na rozdíl od řady jiných poslanců. Další s faktickou poznámkou vystoupí paní předsedkyně Schillerová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím, já nebudu vás trápit, takže nebudu na vás reagovat, protože vím, že nemůžete reagovat, a prostě já si vážím toho, že se mnou chodíte do debat, a nerada bych, abyste přestal.

Já jenom prosím, pojďte spolupracovat. O nic jiného mně nešlo. Jestli vláda Andreje Babiše, pane ministře Jurečko, prosím vás, vy přizvěte nás a pojďme se o tom bavit, já vám tady také nevyčítám, v kterých různých vládách jste byli, a neprosadili jste vůbec nic.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolila reagovat na pana ministra práce a sociálních věcí, který si tady jako skoro pokaždé vzal do pusy pana Andreje Babiše ohledně důchodové reformy hotové.

Určitě na něj velmi apeloval, aby byla důchodová reforma hotová.